Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Musím říct, že my žádnou vakcínu ani lék neregistrujeme. Vakcíny podléhají centrální registraci Evropské lékové agentury. To znamená, Ministerstvo zdravotnictví nerozhoduje, ani Státní ústav pro kontrolu léčiv nerozhoduje o tom, jaká vakcína bude registrována.